No a ta poslední, ten dvojí metr.

... to samé. Vypršel čas, děkuji. A nyní prosím...

Já to beru, vždycky to můžete rozhodnout na sílu, vždycky můžete jít proti tripartitě, vždycky můžete jít proti názoru těch klíčových podnikatelských svazů, ale potom netvrďme, že jsou to naši partneři a že dbáme na jejich názor. Kdybych věděl, že z těch pěti největších jsou třeba dva pro, tři proti, beru to, ale tady je to úplně jednoznačné. Jdete proti podnikatelským svazům, tím pádem jdete proti většině jejich členské základny. Viděl jsem to i v asociaci, ale drtivá většina je skutečně pro EET. To je prostě fakt.

Dobrý večer. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, za dobu svého fungování EET zajistila téměř 60 miliard dodatečných příjmů pro státní rozpočet.

Stát by měl podle něj spíše hledat možnosti, jak tento systém využít v rámci digitalizace.

EET by bylo možné využít například v digitalizaci administrativy nebo daňových přiznání, stejně jako by bylo možné zavést systém digitálního registru účtenek.

Tento krok je podle něj nezbytný pro nastolení daňové spravedlnosti a přináší pro veřejné finance v Česku tolik potřebné zdroje vzhledem k tomu, že EET přináší do státního rozpočtu desítky miliard korun, které by mu jinak unikly. A pro zachování EET je jak široká veřejnost, tak obchodníci samotní, Hospodářská komora i odbory. Jako jediný důvod mi z toho všeho vychází snaha současné vlády zrušit cokoliv, co zavedlo hnutí ANO, a to i bez ohledu na to, co si přejí občané a co přispívá státu. Závěrem bych chtěla poprosit o jednu laskavost.

Děkuji. A nyní pan poslanec Roman Kubíček, připraví se pan poslanec Miloš Nový, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já mám několik dotazů. Úplně první dotaz bude asi na větu pana ministra Stanjury, kterou odpovídal panu kolegovi Raisovi, a to je, že škola vlastně systém může používat.

To tu bylo řečeno.

Já jenom pro příklad uvedu takový zvláštní systém, který staří poslanci znají, novým ho připomenu, jestli ho neslyšeli.

Ten registr měl vlastně veškeré nemovitosti státu dát do nějaké dababáze. Ta databáze měla vyhodnocovat náklady na provozování jednotlivých budov, a to včetně nájmů, včetně spotřeby elektrické energie, včetně nákladů na metr, nákladů osob a tak dále, a současně měl vlastně vládě ukazovat obsazenost a volnost jednotlivých budov, jejich zbytnost a tak dále. A když jsem nastoupil do kontrolního výboru, a opět prostřednictvím paní předsedající, tady pan kolega Munzar mi to potvrdí, tak tenkrát v systému bylo celkem 27 % budov, v té době.

Takže tam došlo k nějaké efektivitě a ten systém nebyl efektivní asi osm let. Asi osm let. Stal se předmětem jednání kontrolního výboru a teprve na základě určitého tlaku došlo k nějaké změně, protože my jsme například zjišťovali, že v této republice byly úřady nastěhovány v nájmech a měly volné budovy.